Děkuji, pane předsedající.

Naše Sněmovna přijetím zákona vlastně vyjadřuje převzetí odpovědnosti státu za dříve způsobené zásahy do základních lidských práv, svobod a ochotu státu odškodnit oběti těchto činů. Navrhovaná právní úprava je plně v souladu se zásadou zákazu diskriminace a právem na rovné zacházení.

Nenuťte mě, abych do protokolu diktoval jména jednotlivých poslanců, kteří tady hovoří, ač jim nebylo uděleno slovo. Jenom zopakuji, že přijetí navrhované právní úpravy je také nezbytným krokem k ukončení kritiky za nečinnost, které je Česká republika neustále vystavena. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěla bych vám zejména poděkovat za vaši podporu, že právě tento návrh zákona lehce prošel prvním i druhým čtením, a já věřím, že ho podpoříte i dneska ve čtení třetím. Chtěla bych také poděkovat paní předkladatelce, paní profesorce Válkové, která tady bohužel ze zdravotních důvodů nemůže být, a přeji jí tedy brzké uzdravení a děkuji jí za to, co všechno pro tento návrh zákona udělala.

A ještě jednou vám děkuji za podporu.

Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne. Víte sám, že já jsem vždycky horoval proti tomu, aby se nevedla rozprava ve třetím čtení, tedy se omlouvám. Díky tomu, že jsme zasedali často v polovičním formátu, tak jsem nebyl u prvního a u druhého čtení.

Tak jestli by mi to někdo mohl vysvětlit. Nyní paní poslankyně...

Děkuji za slovo, pane předsedající.

No, ještě nemáte slovo. Znovu žádám kolegy a kolegyně o klid.

Máte slovo.

Buď nedaly souhlas se zákrokem vůbec, anebo sice připouštěly, že nějaké dokumenty podepisovaly, ale to bylo ve stavu, kdy vlastně o tom nebyly schopné rozhodovat.

V roce 2009 se za tyto nezákonné sterilizace omluvila česká vláda.

Prostě je opravdu nejvyšší čas.

To prostě není žádná maličkost. Je to veliká věc nemoci mít další děti, když jste k tomu nedali souhlas. Proto jsem ráda, že to nyní budeme hlasovat. A zároveň si přeji, aby se něco takového už opravdu nikdy neopakovalo. Co se týče toho hlasování, tak máme asi poslední šanci, abychom to stihli.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Víte, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, já se ptám proto, protože to vrhá špatné světlo na lékařskou obec. Mě by zajímalo, kolik lékařů bylo za to protiprávní jednání odsouzeno, protože pokud ho provedli, tak by měli být souzeni, a jestli to bylo opravdu takhle.

A když říkáte, že to byla spousta případů, tak je to katastrofa a ti lékaři by měli být souzeni.

To jsou faktické poznámky. A zase než udělím slovo paní kolegyni Jarošové, požádám Sněmovnu o klid.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem k tomuto zákonu mluvila už ve druhém čtení celkem obsáhle, jenom zopakuji tedy to nejdůležitější. Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat.